Proti byl jediný poslanec z celé Sněmovny a to byl člen ODS poslanec Plachý.

Nevím, co z toho je ta lepší varianta. Pro náš státní rozpočet žádná. Je to jedno.

A tak se řídíte heslem po nás potopa? Naši lidé přece potřebují práci. Naše země potřebuje investice. Každý nemůže být zaměstnán v neziskovkách, jejichž účet je kdovíjaký a peníze kdovíodkud.

Pokud diskutujete jiné problémy, než je bod naší 58. schůze, prosím v předsálí, ať může každý diskutující v klidu přednést svoji věc. Prosím o to kolegy na levé i pravé části sněmovny. Prosím, pokračujte.

Kdo vás ve skutečnosti platí? Je to jedno, ale občané této republiky to určitě za to nejsou.

Už se jí smějí. Je pravda, že pravda začíná tam, kde končí její signál. Sociální demokracie má plnou pusu práce pro lidi.

Ale zásadně podle pořadí. S největší pravděpodobností počítáte s tím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Je vidět, že kdo v této zemi pracuje, je chudý nebo bohatý, tak se na něm nit suchá nenechá. Premiér podává demisi, nepodává demisi, odvolává Babiše, ale je mu jedno, že není dohodnuta náhrada za to, co jste zde způsobili.

Co jste pro tuto zemi udělali zatím vy? Politická odpovědnost zatím znamená nulovou odpovědnost.

Babiš vám vadí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já se tedy ohrazuji, aby někdo tady říkal, že jsem bez skrupulí apod., tak jako ostatní. Já tady nesedím za peníze žádného soukromého podniku. To ad 1. Co se týká EET, tak já bych jenom chtěl říct, já na nikoho neútočím a proti nikomu nejedu. Ale zcela jednoznačně jestliže tady ministr financí připraví zákon, který buzeruje lidi a živnostníky ano, hlasoval jsem pro něj taky, protože jsem mu věřil, že to má připraveno a vykomunikováno a dneska je buzerují za to, že podají pozdě nějaké přiznání, že tam nedodrží pět dnů, hledají se tam chyby, není sjednocená činnost Finanční správy, tak je něco špatně. A myslím si, že by měli mít ti velcí všechno v pořádku, a pak na ty malé.

Takže jestliže se tedy o něčem bavíme, stačilo vysvětlit věci, na které jsme se tázali. A to, co je dovoleno u jiných, u běžných občanů, bohužel u politiků dovoleno není. Prosím, abychom tady já, ani moji kolegové, kteří si svou práci dělají poctivě, nebyli uráženi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem jenom čekal, kdy paní poslankyně Lorencová zakončí svůj projev zvoláním: Ten, kdo seje vítr, ten sklízí bouři.

A paní poslankyni Lorencovou jsem chtěl požádat o jedno prostřednictvím pana předsedajícího. Paní poslankyně, prosím vás, aspoň si srovnejte ta čísla, která tady říkáte, protože jinak to zní opravdu velmi trapně.

Já aktuálně zareaguji na přečtené. Jednáme tady o něm v podstatě, o jeho problému, není tady.